Největším problémem, který vraždí romskou komunitu, je cikánská lichva.

Většinou vrátí ten dotyčný jenom tu tisícikorunu, takže příští měsíc zase dluží dva.

Kradou jim peníze na jídlo. Důkaz: jejich děti nemají zaplacené stravenky ve škole.

Ale v romské komunitě to tak nefunguje, tam to tak prostě není.

Už to, že existuje nějaká část, kde neplatí zákony České republiky a kde platí právo silnějšího, kde platí právo gumové hadice a právo pěsti, právo ocelové tyče, už to je prohra státu.

Vy chcete dobro, vy přece šíříte ty pozitivní věci: buďme na sebe hodní.

A to je ten váš přístup, že vy jste hodní přece.

A vy řešení nenabízíte.

Když někdo vědomě a úmyslně porušuje nějaká pravidla a nařízení, třeba proto, že chce vyslat nějakou politickou zprávu jako já, anebo proto, že chce něco ukrást, tak musí počítat s tím, že ho to bude bolet.

Je to jejich kulturní tradice.